Začal bych na webu MMR, a bude dostatečná doba na přihlášení. A pak mám dvě varianty minimálně 60 dnů, kdyby vám to přišla příliš dlouhá doba, mně ne, tak minimálně 30 dnů. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji.

To je dobře, že jsem ještě stihla faktickou. Já bych se chtěla omluvit, že jsem to špatně řekla.

Tak jestli byste mi takový pozměňovací návrh ukázal, protože my jsme tam žádný takový pozměňovací návrh nenašli. A byl by to opravdu obrovský problém, proto znovu voláme po tom, vraťme to do druhého čtení a vyřešme to, aby to bylo správně. Děkuji. Pan vicepremiér Bartoš.

Předpokládá, že vznik té agentury bude vázán na usnesení Sněmovny a následně Senátu a zapsání.

Já si myslím, že tam z ničeho nic neporušujeme a máme samozřejmě peníze, které čerpáme na transformační projekt české digitalizace, neboť tento je i v programovém prohlášení vlády.